Takže tímto děkuji jenom za krátkou faktickou poznámku. Nyní tedy pan poslanec Jan Bartošek, zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, dovolím si shrnout základní důvody, proč jsem podal pozměňovací návrh k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok 2018, upravující oblast financování prevence rozvoje patologického návykového chování. Toto navýšení se týká i organizací, které odměňují dle mzdy, tj. nestátních organizací. Já doufám, že to je jedna z věcí, které budeme dnes aktivně řešit. Pro služby protidrogové prevence a léčby zahrnující služby sociální, služby zdravotní i služby na pomezí těchto dvou odborností je nadto situace výrazně komplikovanější. Tyto služby jsou poskytovány z více jak 80 % nestátními organizacemi a jsou financovány vícezdrojově, převážně z veřejných rozpočtů. K realizaci uvedeného navýšení mezd je nezbytné, aby kromě navýšení ze strany jednoho z resortů, v tomto případě MPSV, také ostatní resorty participující na realizaci protidrogové politiky a centrální koordinační orgán, tedy Úřad vlády, odbor protidrogové politiky, zareagovaly navýšením svých dotačních rozpočtů tak, aby toto opatření mohlo být naplněno v praxi jako systémové opatření.

Na zabezpečení aktuální sítě služeb chybí již dlouhodobě cca jedna třetina plánovaných finančních prostředků, což dokládají mnohé studie a analýzy z uplynulých let. Jsou doloženy deficity ve výši 50 až 150 mil. korun. Dostupnost programů protidrogové prevence a léčby v České republice není rovnoměrná.

Tatáž rada vlády na svém dalším jednání 2. listopadu konstatovala, že návrh státního rozpočtu uvedená doporučení nereflektuje a k navýšení finančních prostředků nedošlo. Jenom několik čísel pro srovnání.

Je tedy zřejmé, že rozpočet ani v příštím roce v této položce nedosáhne absolutní výše z roku 2000.

Abychom zabránili nežádoucímu odlivu pracovníků ze služeb, který za stávající situace v příštím roce reálně hrozí, a současně udrželi síť těchto služeb a jejich kapacit v potřebném rozsahu, je potřeba alespoň nezbytné minimum navýšení kapitoly Úřad vlády, odbor protidrogové politiky o 70 mil. korun. Uvedl jsem řadu čísel. Pokusil jsem se nastínit aspoň nejpalčivější problémy, kterým tento segment služeb čelí, a domnívám se, že toto jsou faktické a pádné důvody, proč je nutné tuto oblast řešit.

Je to částka, která není zásadní pro státní rozpočet, ale věřte, že v oblasti protidrogové prevence to udělá spoustu užitečné práce.

Děkuji za možnost ještě vystoupit. To je první věc. A druhá věc. Chci říct, že nejvíc stran se v rámci rozpočtu věnovalo právě té sociální problematice.

Když se na to podíváme z hlediska toho, jaký to má dopad na sociální služby, tak je tam záležitost, že každá pátá služba se při současném rozpočtu zruší. Jestli tedy nedoplníme tuto záležitost v této sociální sféře, tak nám buď budou ty organizace končit všechny dohromady v polovině října příštího roku, protože 2,5 měsíce nemají zaplaceno, nebo nám část těch služeb odejde.

A v rámci těchto sociálních služeb, protože se k tomuto tématu přihlásilo dával jsem si pozor v rámci rozpravy celkem sedm politických klubů, tak jsem přesvědčený o tom, že právě tahle položka by se měla změnit. Jinak mám vždycky představu o tom, že rozpočet je nějakým způsobem nachystán a že by se v něm mělo provést co nejméně změn.